Pan poslanec Votava navrhuje zařazení nového bodu, který by zněl: zkrácení lhůty na projednání tisku 751, pojišťovací zprostředkovatelé, a přeje si jako první bod. To si myslím, že není úplně hlasovatelné.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem.

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh nebyl přijat.

Tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Němcová si přeje nový bod revize vládního programu v oblasti legislativy, a to v šesti alternativách.

Abych to urychlil, tak si dovoluji jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznést veto proti zařazení tohoto bodu ve všech variantách. Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Dále paní poslankyně Jana Fischerová si přeje bod 146, což je Kosovo, dvojí zdanění, tisk 123, alternativně zařadit nejprve 20. 4. po třetích čteních. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro?

Tento návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování v pátek první bod po pevně zařazených bodech. Kdo je proti?